Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přihlášeno 187 přítomných, pro 5, proti 139. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 146. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 148. Další návrh. Další návrhy se týkají oblasti označené číslicí 33 a jsou to správní delikty, paragrafy 35 až 40. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 149. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končí. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.